Děkuji za slovo. I já mám dotaz na pana premiéra. Mohu se zeptat, co znamená návratové sponzorství? Další by mě zajímalo, jestli se také projednávala návratová politika a jaké vlastně bylo řešení? Protože pokud vím, tak odmítnutých migrantů zůstává více jak 40 % v Evropě a zatím nikdo nepřišel prostě s řešením. Co se týče mám dotaz na pana ministra. Pane ministře, když vlastně jste skládal slib, že budete zachovávat ústavu a zákony a že slibujete na svou čest, že svůj mandát budete vykonávat v zájmu všeho lidu upozorňuju, všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí tak v průzkumech vlastně je, že lidé odmítli migrační reformu politiků, takže vlastně vy jste porušil slib. Také děkuji. Pane ministře, prosím. Ale když tady máme záplavu faktických připomínek, tak mám na odpověď dvě minuty a já se pokouším, ať už s přednostním právem, do toho dostat. Bohužel jsme se nedostali ještě ani k řádnému projednávání. Omlouvám se za to, nevím, jaký jiný instrument k odpovídání zvolit. Nejsou pouze dvě možnosti. Řekl jste dvě možnosti, prostřednictvím paní předsedající. Nejsou, jsou tři. Je tady alternativní možnost solidarity, navýšení kapacit, technická pomoc, personální pomoc zemím postiženým migrací. Doslovně jsem vám to tady citoval. Pro Ukrajince je aktivována takzvaná dočasná ochrana, což je mimoazylový mechanismus, na který se nevztahují žádné další normy týkající se azylu.

Tohle je výsledek vyjednávání, který trval sedm let. Dále se pokusím odpovědět na rámcovou pozici. Pan předseda Babiš tady hovořil o tom, že neobsahovala solidaritu.

To byla rámcová pozice, z které jsme vycházeli v našem mandátu, samozřejmě projednal vládní výbor pro EU a vložil do agendy jednotlivých mandátů. Pane ministře, jenom na upřesnění, já tady žádnou přihlášku s přednostním právem nemám od vás, mám si ji tedy napsat? Takže nyní je na řadě paní poslankyně Maříková. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji. Už žádnou další faktickou poznámku neeviduji. A nyní s přednostním právem tady má přihlášku pan poslanec Babiš. Ale pana poslance nevidím, takže...

A pár odpovědí na otázky, které tady padly, teď už snad bez většího časového stresu. Tehdy byla projednána a vláda z této rámcové pozice neustoupila. Ptáte se na projednání vládou? Ano, bylo to projednáno vládou. Ale vláda, pokud se v té chvíli nemění rámcová pozice vlády jako takové, vyslovila souhlas konsenzuálním způsobem, projednáním daného bodu, s tímto bodem a není potřeba v téhle chvíli, a budu vám tady citovat i několik paragrafů a postupů, se zabývat přímo hlasováním na vládní úrovni. K mandátu a projednání.

Byla definitivně dána 7. června odpoledne do systému, byl k tomu volný přístup.

Dva týdny před radou informovali kolegové z ministerstva výbor pro EU na pracovní úrovni o obsahu materiálu i pozici České republiky. V téhle chvíli ovšem chci říci, že rámcová pozice České republiky se nezměnila a vycházela z mandátu, z platného mandátu, z roku 2020.

A znovu připomínám, tuto formu solidarity Česká republika od roku 2015 pravidelně poskytuje, a to formou projektu MEDEVAC, to formou projektu Pomoc na místě, a to formou, řekněme, v uvozovkách, zapůjčování našich policejních kapacit na exponované vnější hranice Evropské unie. A pokud se mě ptáte na otázky, které mají vybudit nějakou emoci bude se potom Česká republika vyplácet, až skončí migrační krize? No, pokud bych já v té chvíli byl ministr vnitra, tak bych rozhodně navrhoval bod C, to znamená alternativní formy solidarity, zajištění kapacit, personální pomoc, kterou už doteď Česká republika poskytuje. A to je forma solidarity, kterou bych doporučoval, ať si Česká republika vybere. A ještě k jedné debatě a otázkám bych se tady chtěl vyjádřit, zcela věcně. Vy říkáte, že až skončí dočasná ochrana, tak lidé v České republice automaticky přejdou pod cizinecký zákon, tedy nebudou žadateli o azyl. Protože dočasná ochrana za prvé může být ještě prodloužena, to nevím, zda se tak stane, nebo nestane. Určitě vás budu informovat o návrzích Evropské komise v tomto tématu. Zatím takový návrh pro další období není. Anebo se bude přicházet s právním mechanismem, který ty, kteří se rozhodnou zůstat na území členského státu, převede do některého z možných režimů. A já říkám, že jednou potencialitou je, aby to byl režim žadatelů o azyl, pokud v České republice budou chtít zůstat. Ale to je věc, která není predikovatelná. Vydržte moment, já se pokusím o rychlý, omlouvám se, velmi neodborný překlad, abych tady nemluvil anglicky na mikrofon v české Poslanecké sněmovně. V návaznost na článek 7b návrhu o regulaci Evropského parlamentu a tak dále, a tak dále, tady jsou nějaká čísla.